Tak ten model úhrady v těch severských státech, co mně byl dáván za příklad včera na rozpočtovém výboru, já jsem nebyla schopna reagovat, protože jsem samozřejmě...

Takže ono to není tak, že řeknete: v severských státech to dávají.

Takže proto říkám, že nikdy jsme neřekli, že nebudeme uplatňovat náhradu škody, ale řekli jsme, že tam musí být vznik škody, příčinná souvislost a samozřejmě způsobená nařízením vlády a bude to muset být prostě skutečně prokázáno.

Ale prostě není možné to udělat způsobem, jaký navrhujete ve vašem pozměňovacím návrhu.

Prosím, máte slovo.